Samozřejmě vnímám jak názor zástupců opozice, vnímám i názory lidí, kteří jsou dneska součástí lékařské záchranné služby, mluvil jsem za poslední týdny i s mnoha dalšími profesemi, které přišly.

Tím chci říct, že jsme se dohodli i v rámci vládní koalice, to jednání bylo včera, na jednání koaliční K pětky, že v tento okamžik opravdu dnes přistoupíme opravdu jenom k úpravě, která se týká pěstounů.

Já chápu, že někteří zástupci opozice nebudou s tímto spokojeni.

Takže děkuji za pozornost a děkuji i za pochopení tohoto postupu. Já děkuji za toto uvedení. A nyní otevírám rozpravu.

Před třetím čtení, jenom pro informaci, před třetím čtením nemusí v úvodu zpravodaj. A co se týče té rozpravy, tak je žádost o omluvu, kterou musím načíst.

A samozřejmě pokud má pan zpravodaj žádost o vystoupení, tak samozřejmě prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás ještě stručně seznámil s průběhem projednávání tisku 237.

Sněmovna nesouhlasila s návrhem zákona, aby byl vysloven souhlas již v prvním čtení. Návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a lhůta k projednání byla zkrácena na jeden den.

Lhůta pro zahájení třetího čtení byla zkrácena na sedm dnů.

Děkuju. Děkuji. Protože je třeba uvést, aby to bylo všem zřejmé, jaké bude pořadí, že zde máme tedy přihlášky na tabuli, které každý vidí, pana poslance Milana Brázdila, který je přihlášen jako první, paní poslankyni Janu Pastuchovou, pana poslance Jiřího Maška.

A nyní tedy mohu poprosit prvního přihlášeného, pana poslance Milana Brázdila. No, milé dámy, vážení pánové, vládo, ale i vy, kterých se to týká, část. Není mi lehko proto, protože aby předkladatel, ministr, nevěděl, že tady žádná lékařská záchranná služba není, aby říkal něco, co není vůbec pravda...